Ale to je téma na úplně jinou diskusi, protože to snížení hmotnosti tehdy možná bylo vedeno dobrými úmysly, ale Evropa se tím neřídí.

A víceméně to, co prošlo hospodářským výborem, považuji v tuto chvíli za to možné, co lze v tuto chvíli na tomto plénu schválit.

Já to chápu. Chápu i ty zástupce ministerstva, kteří jsou aktivní piloti, jak jsem pochopil, kterým to skutečně jakoby v tuto chvíli vadí.

Náš klub takto bude postupovat. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Seďu a připraví se pan poslanec Klaška. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slib pana ministra, nicméně já tomu slibu nevěřím. Víte, my jsme začali projednávat tuto materii 20. dubna 2016. Od té doby, jestli si vzpomínáte, proběhlo mnoho jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany. Já souhlasím s tím, že je to hodně složitá materie především z hlediska těch pozemků a soudních sporů, které se vlečou. Nicméně já navrhuji podle jednacího řádu § 106 odst. 2, podávám návrh na opakování druhého čtení a zdůvodním proč. Takzvaná nulová varianta, která je teď navrhována, vůbec nic neřeší a odsouvá ten problém minimálně do horizontu dvou let. Myslím si, že my jako zákonodárci bychom měli hájit ústavní pořádek České republiky. To znamená, ten, kdo vlastní pozemky, ten, kdo vlastní majetek, tak by měl právo s těmi pozemky nakládat.

A jenom další důvod. Víte, Ministerstvo dopravy nehájí zájem státu, protože na letištích PlzeňLíně, Prostějov a Chrudim... je majetek státu, Ministerstva obrany. Proto navrhuji a podávám návrh na opakování druhého čtení, a tím umožním panu ministrovi, aby splnil ten svůj slib v co nejrychlejší době. Kroutí hlavou. Já tady mám velkou složku, jak říká Andrej Babiš, kolem toho. Ten problém nastal v minulosti a vím, že i řada poslanců má eminentní zájem na tom, aby byla nulová varianta, ale já vás žádám, aby to vyřešení bylo, protože pan ministr ví, o čem je řeč. A tím, že vrátíme tento návrh do druhého čtení, umožníme ministerstvu konat, a to v co nejkratší době. Děkuji za podporu. Prosím pana poslance Gabala s faktickou poznámkou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych podpořil návrh kolegy Sedi. My jsme se tou situací zabývali ve výboru pro obranu bohužel ve chvíli, kdy už jsme neměli šanci zaujmout stanovisko, a nebyli jsme předtím jmenováni mezi výbory, které by se k tomu vyjadřovaly.

Musím říct, že zástupce odboru příslušného Ministerstva dopravy, který má na starost leteckou inspekci, mě opravdu nepřesvědčil o tom, že odpovědně vykonávají dozor toho, co se na tom letišti děje. Takže prosím o navrácení výboru pro obranu a pak vám navrhneme pozitivní řešení a samozřejmě tím se otevře i čas pro ministerstvo, aby postupovalo, jak slibuje. Děkuji. Nejprve pan ministr a potom pan předseda klubu ODS. Takže slovo má pan ministr.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já cítím povinnost tady k této věci aspoň trošku vystoupit, protože se tady říkají věci, které nejsou úplně pravda. Za prvé tím získáním času nic neohrozíme a neohrozíme určitě ani bezpečnost České republiky.

Líně, letiště Líně pronajala armáda na dvakrát padesát let se závazkem, že pronajímatel musí proinvestovat na tomto letišti 550 milionů eur v prvních dvaceti letech. My tam jsme dneska šestnáct let, takže to letiště by muselo být za tyto peníze pozlacené. Armáda měla za šestnáct let spoustu možností ten problém vyřešit, a ten zákon ho samotný neřeší. Takže nemíchejme řešení jednoho letiště se změnou, která je v majetkoprávních vztazích, a ta je mnohem složitější. Ono nejde jenom o tato dvě letiště. Příbram, tak to armádě nepatří, protože ho dvakrát prodala. Jednou ho prodala jedné skupině, podruhé druhou část prodala druhé skupině a tyto dvě skupiny se mezi sebou sváří, jestli tam to letiště bude, nebo nebude. To jsou úplně jiné věci. Ten problém, o kterém se bavíme a který je opravdu zásadní, je, co v České republice chceme. Jestli chceme, aby nám tady zbyla všechna letiště nebo většina letišť, která máme, nebo tam uděláme naprostou liberalizaci a všechny pozemky musí být vypořádány. Já si myslím, že to není materie na to, která by se dala vyřešit opravdu pozměňovacím návrhem.